Ale já bych chtěla reagovat na ministra financí. Ano, potřebujeme.

Je to vůbec normální? Proč máte nespočet poradců, vládních zmocněnců! Proč tady máte 5 předsedů klubů! Proč máte 5 vicepremiérů!

A že to je vlastně strašně málo v tom rozpočtu. A jestliže po někom něco chci, opravdu musím začít u sebe.

Děkuji. Všechno jsou faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Protiinflační to také není, protože tím, že zvyšujete daně, které se promítnou do vyšších cen zboží, tak zase tu inflaci nastartujete. Tak jestli mi můžete odpovědět, co je prorůstové a protiinflační. Tady jde i o ty valorizace, o ty penze.

Je nějak ohrožena valorizace penzí v rámci plánovaného šetření? Zvažujete zvýšit věk, kdy se bude odcházet do důchodu?

Takže já se ptám na ten konzistentní postoj vlády... ...a vás, pane premiére.

Já děkuji za slovo.

Já bych se chtěla vyjádřit k oblasti sociální a chtěla bych připomenout, že základním cílem sociální politiky každého státu je mít sice k dispozici sociální síť pro jednotlivce, kteří se dostanou do neřešitelných sociálních situací. Ale stále se musí dělat takové kroky, aby se nezvětšovala skupina lidí zcela závislých na sociálních dávkách. Já se ptám, proč vláda dělá kroky naprosto opačné, ať už to bylo snížení valorizace, ať jsou to změny v důchodech a nebo některé změny v konsolidačním, tedy spíše daňovém balíčku. Ptám se, jestli máte relevantní analýzy sociálních dopadů a víte, jak negativně to dopadne na zranitelné skupiny lidí. Tak děkuji za potvrzení, pane premiére, definitivně tedy jste odsouhlasil katastrofální stav, já to překládám, že to je stav řecký, a jenom to dávám do kontrastu toho, co zde říkal včera pan ministr financí, že nechce ani řecký stav, ani nic. Jenom připomenu jednu věc, když tedy katastrofální stav. Vy jste se za rok a půl dostali v průměru na dvojnásobek inflace Evropské unie.

Rozpočet, když neberu tedy rekordní schodky, které jsou v rámci průběhu rozpočtu, tak když beru korektně, nikoliv naši první vládu, ale naši druhou vládu, ať je to srovnatelné, my jsme zvýšili schodek zejména za ty dva poslední roky o 800 miliard korun, vy jste zvýšili za rok a půl vaší vlády schodek, respektive dluh o 600 miliard korun. Nominálně přepočteno zadlužujete dvakrát rychleji.

Děkuji za slovo.

Nicméně jenom taková malá poznámka.

To je moje otázka. Prosím.

A to, co dneska nejvíc trápí podnikatele, co narušuje jejich růst, je právě ta vysoká inflace, a proti inflaci bojuje Česká národní banka, to jsme si tu včera zopakovali. Vy jste ekonom, jestli se nepletu, a to, co může udělat vláda, je střídmé fiskální chování vlády. A to přece teď nastává.